To znamená, zjednodušeně řečeno, míč je opět na straně České republiky.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

No a jaká je příležitost toho, kdyby se tam začalo těžit, to se samozřejmě bude odvíjet podle toho, jaká bude v té době cena lithia na světových trzích.

Co se týká těch čísel, není problém, abyste si to ve společnosti ČEZ zjistili.

Děkuji za slovo. Takže jestli to chápu správně, tak z těch 2 tisíc miliard, co avizoval pan premiér Babiš, třetinu dostanou soukromí spolumajitelé ČEZ, a jestli vůbec ČEZ, nebo jsme přenechali tu potenciální třetinu soukromým spolumajitelům ČEZ, a jestli vůbec někdy to bude příjmem státního rozpočtu, v tuhle chvíli vůbec nevíme. Může to být 2 tisíce miliard, může to být více.

To znamená, dnes diskutovat o tom, kdy to bude, je samozřejmě otázkou toho, kdy tam k té těžbě případně může dojít.

Ona tam realizuje ten plán, ona do toho dává kapacity, lidské kapacity, technologické kapacity, připravuje ten projekt.

Co je nezpochybnitelné, je to, že kdyby se ten projekt podařil, tak to skutečně může být velmi zajímavý výnosový projekt jak pro společnost ČEZ, tak logicky pro Českou republiku, nehledě na to, že tato kritická surovina je pod naší kontrolou.

Co tím vlastně chci říci?

Děkuji za slovo.

Pane ministře, prosím.

Nevím, co je na tom nepochopitelného.

Ale v každém případě, aby se to mohlo realizovat, tak se musí udělat celý projekt případné těžby lithia, což samozřejmě víte, nebo předpokládám, že víte, že prostě těžba není úplně triviální záležitost, nicméně karty jsou rozdány tak, že to stát může realizovat. Nic víc se k tomu nedá říct. Dobrá zpráva. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, vy jste vůbec neřekl žádné datum.